Tady ve Sněmovně také diskutujeme jeden z rodiny zákonů Rekonstrukce státu. Pamatujeme i na to, že Česká televize a Český rozhlas by také měly být nebo NKÚ by měl mít možnost kontrolovat tato veřejnoprávní média. Takže pokud někdo poukazuje na chyby v hospodaření, tak chci říci, jak rozhlas, tak i televize už dnes musí zakázky soutěžit normálně standardně podle výběrových řízení, musí dodržet ustanovení zákona o veřejných zakázkách. Pokud je problém, pokud se nějaký z dodavatelů odvolá, standardně do těch médií se chodí dotazovat ÚOHS a šetří ta zadání. Pokud pan poslanec Valenta nebo někdo z dalších kritiků má konkrétní připomínky, že zjistil, že nějaké výběrové řízení bylo cinknuté nebo nestandardní, tak pak toho dotyčného prosím, ať své tvrzení doloží a buď ať koná podle zákona, podá trestní oznámení, nebo ať se omluví, protože to tvrzení nemůže být pravdivé. A už budu končit. Moje doporučení a můj návrh pro Sněmovnu, možná mohu říci i prosba na vás, kolegyně a kolegové, bude schválit zprávu o hospodaření v roce 2013, okamžitě předat podněty a vaše názory nám a svým kolegům do volebního výboru. Jak jsem řekl, 3. června budeme právě změnu legislativy diskutovat a sám za sebe z pozice člena tohoto výboru vám mohu garantovat, že velmi rádi budeme Radě České televize klást ostré otázky, budeme se ptát a dávat dotazy na tělo a budeme po Radě České televize vyžadovat odpovědi. Já děkuji a prosím s faktickou pana poslance Komárka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Já ve dvou věcech bych to chtěl upřesnit.

Není však pravdou, že soutěží seriál První republika nebo něco podobného. Když jsem mluvil o těch stovkách milionů korun, které nejsou kontrolovány, měl jsem pravdu, je to skutečně tak. Tak abychom se nepletli, skutečně stovky milionů korun nejsou nijak kontrolovány. Doufejme, že konečně schválíme zákon o registru smluv, kde by se to mohlo změnit. Já neříkám, že jsou ty zakázky špatně. Opakuji, já neříkám, že jsou špatně, já jenom říkám, že nejsou kontrolovány, že jsou netransparentní a myslím si, že rada by to měla dělat. Druhá věc. Nemyslím si, že by poslanci museli chodit na volební výbor, když mají nějaké výhrady ke zprávě České televize. Já bych také nešel na hospodářský výbor se doprošovat, kdybych měl nějaký problém s tím, že ČEZ špatně hospodaří s elektřinou. Opravdu ne. Já myslím, že ve Sněmovně máme právo si to vyříkat, aniž bychom museli chodit na výbory, byť všechny na volební výbor zvu. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

To snad nemůžeme myslet vážně. To už jsme se úplně zbláznili, jestli jdeme touto cestou, že budeme uměleckou tvorbu soutěžit na nejnižší cenu. Já děkuji a s další faktickou pan poslanec Komárek.

Já si myslím, že jim pouze nerozuměl, neposlouchal asi celou tu řeč, asi jsem byl nudný.

Ne, toto se nesoutěží. To jsou věci, které skutečně nejsou nikterak kontrolovány, rozhoduje o nich pouze generální ředitel. Znovu opakuji, já nevím, jestli dobře, nebo špatně, a koneckonců mě to ani nezajímá. Chci proto Marka Bendu opravit ještě ve druhé věci. Znovu pane kolego, já to budu opakovat a podtrhnu to šestkrát pro vás prostřednictvím paní předsedající. Já nemluvím o České televizi, natož abych proti ní vedl nějaký útok. Pokud vy o ní mluvíte, mluvte si o ní vy. Já mluvím o Radě České televize. Pokud vám jako členovi ústavněprávního výboru není tento rozdíl dostatečně znám, tak já vám ho vysvětlím. Rada České televize se odpovídá této Sněmovně. Čili pane kolego, prosím, přečtěte si zákon o České televizi, případně jednací řád této Sněmovny, a neurážejte druhé. Bude to moc dobře. Děkuji. Pane poslanče Kalousku, já se moc omlouvám, mám tady ještě jednu faktickou pana kolegy Stanjury ale on vás pouští, takže vaše přednostní právo. Prosím. Děkuji za slovo. Kdybychom tady opravdu projednávali výroční zprávu a opravdu se snažili, aby ta veřejnoprávní instituce byla lepší, tak si umím představit spoustu kritických poznámek a spoustu připomínek k činnosti České televize. Ale ono to tak není.

Předseda volebního výboru, lokaj tak trapný a směšný, že si z něj dělá srandu i jeho vlastní šéf a vůbec si ho neváží, se nám tady neustále snaží namluvit, že bychom pod jím formulovanými zástupnými důvody měli neschválit Radu České televize, a tím umožnit jeho šéfovi, kterému by se tím možná zalíbil, získat na Českou televizi větší vliv. Byť máme tisíce kritických připomínek, tak nic takového nepřipustíme. Děkuji. Ještě s faktickou pan poslanec Komárek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Já mu to přeju.

Je to sranda, mě to baví, zasmějeme se tomu. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Birkeho. Já děkuji mnohokrát. Já bych požádal kolegyně a kolegy, abychom hlasovali, protože máme přesně dvě minuty do ukončení tohoto bodu. Já se omlouvám, ale k hlasování hned přistoupit nemůžeme, protože máme do obecné rozpravy přihlášeného pana poslance Bendla a pak ještě musíme otevřít podrobnou rozpravu, takže to už určitě neurychlíme. Pane poslanče, já se omlouvám. Je minuta do konce a nechci vás přerušovat nebo jestli chcete?